Takže máme tady návrh na zkrácení na 35 dní.

Prosím, máte slovo.

Děkuji.

Nikoho nevidím. Paní ministryně, pan zpravodaj? Nemáte zájem. Slyším ťukání, takže já vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Ale my nemáme kvorum, tak ještě počkáme.

Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Děkuji za připomínku, ale mám to pod kontrolou.

Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Žádný návrh nevidím.

Kdo je proti? Hlasování číslo 5, přihlášeno 77 poslanců, pro 50, proti 21. Návrh na zkrácení lhůty byl přijat. A já končím první čtení tohoto zákona. Přistoupíme k dalšímu bodu.